Ten sliboval, že odstoupí.

Na to se občané ptají.

Tak. Takže podnikatelé kompenzace za ušlý zisk stále nedostali. Museli zavřít kvůli vánočním trhům a doposud nedostali nic, přestože zákaz přišel během několika hodin. Státu tak hrozí další žaloby a vláda Petra Fialy nekoná.

Vyzýváme vládu, aby přestala prosazovat totalitní pandemický zákon, aby skončila diskriminace neočkovaných, aby konečně začala řešit enormní zdražování všeho kolem nás a řešila věci, které občany skutečně pálí. Takže já bych ten bod nazval Návrhy na... Takhle, že bychom rádi diskutovali Návrhy na vyřešení zdražování v České republice. Návrhy na vyřešení zdražování v České republice.

Občanům chodí každý měsíc složenky, vy jste slibovali řešení, všichni jsme slyšeli, že premiér Petr Fiala sliboval, že poslední týden v prosinci představí řešení.

Takže si tady počkáme, a už to dneska říkám říkali jste, že to vyřešíte v rámci předsednictví EU, tak se na to budeme ptát. Spíše je děsivý, že pan premiér může vůbec být takto politicky naivní a takto se pokoušet věšet bulíky na nos někomu, že to vyřeší nějaké předsednictví. No tak to se podíváme. Takže abych šel k tomu návrhu zákona, návrhy vlády... nebo návrhy na řešení zdražování. To tady chceme diskutovat, to je můj návrh bodu číslo 2.

Takový návrh tady není ani jeden. A občané už nemůžou čekat déle.

To jsou ty vaše úspory.

Ale ona že chce dělat úspory?

Nebo že si nepamatujeme?

Znovu říkám, to by znamenalo, že mají nějaké řešení. Jestli to odmítnou, ten bod, tak nemají řešení žádná. Tento bod bych prosil, abychom navrhli jako druhý. Druhý bod na pořad této schůze Poslanecké sněmovny.

Vládní koalice tak i nadále dokazuje, že je probruselská a proti demokracii, protože její poslanci opakovaně odmítají zařadit na jednání schůzí Sněmovny naše návrhy zákonů prospěšné občanům České republiky, na jejichž projednávání byly politické dohody v rámci grémia stávající Sněmovny.

Takže diskuse nad porušováním politických dohod ve Sněmovně ze strany vládních poslanců.

Bylo řečeno, že bude opoziční okénko.